Je to skutečně o té organizaci práce.

Některým soudům se podařilo kompletně přezkoumat ty exekuce a zastavit je, což jsem tady zmínila. Zamýšleným dalším krokem ze strany ministerstva bude oslovit vybrané soudy, jejichž metody pro zvládnutí tohoto problému budou vyhodnoceny jako nejefektivnější, a na základě obdržených informací připravíme další metodický materiál. Předpokládám, že ten materiál vznikne do konce tohoto roku.

Myslím si, že jsme pro tuto problematiku udělali maximum, a v současné době všechno klape, jak má, a nejsou v tom žádné průtahy. Takže problém bych v tom neviděla a bylo by rozumné, kdybyste přišel za mnou a přestal mě interpelovat, což je sice vaše právo, ale už je to pokolikáté. Děkuji.

Čas, pane poslanče. Děkuji.

Já jsem jí jasně řekla, že si tuto problematiku vyřešíme, a pokud to bude chtít nějaké peníze, že si ty peníze najdu. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Následně bylo upozorněno na to, že vlastně u této stavby by ten problém měl být vyřešen již tou předchozí novelizací.

Prosím pana ministra o odpověď. Ano, děkuji.

Čtyřistašestnáctka je tak komplikovaný zákon, ve kterém se participuje doprava, průmysl, místní rozvoj, týká se strategických staveb v oblasti dopravy, v oblasti energetiky, v oblasti elektronických komunikací, že nebude ideální nikdy.

A na závěr bych určitě požádal, zdali by bylo možné mi na můj poslanecký email poslat analýzu, která šla členům hospodářského výboru, protože já členem hospodářského výboru nejsem. Děkuji.